Většina inflace je dovezené, takže my nemůžeme vinit vládu, ani tu předcházející, ani tu současnou, z inflace.

Necítí tuto reálnou pomoc. My jsme navrhovali a navrhujeme už několik měsíců snížení DPH. Celá řada zemí k tomu přistoupila, celá řada zemí to udělala, samozřejmě ruku v ruce se zastropováním.

Stejně tak samozřejmě tyto ceny, energií, pohonných hmot se nám propisují do všech ostatních cen. Proč nám rostou tak moc potraviny?

Děkuji vám. Děkuji a nyní bych prosil dalšího přihlášeného.

Děkuji, pane místopředsedo.

Osobně, už jsem to tady jednou zmiňoval, si nedokážu představit, že by stát ve svých organizacích, které zřizuje, nebo přímo na ministerstvech a tak dál, že by neměl pro konkrétní rok plánované prostředky na platy státních zaměstnanců až do konce roku. Bohužel, v sociálních službách tomu tak aktuálně je a ta situace je opravdu velice, velice tristní. Řeknu vám ještě další takovou věc, která se toho týká.